Třetí návrh, který předkládám sám za sebe, je kompenzace v případě nezákonného rozhodnutí či nesprávného postupu správce daně. Tento návrh máte uvedený pod označením J2 a tímto návrhem chci zhojit nerovnost před zákonem. Představte si situaci, že na jedné straně máte daňového poplatníka, kterému byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta a má nárok na náhradu škody i kompenzační úrok, a na druhé straně máte daňového poplatníka, kterému také byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta, má sice nárok na náhradu škody, ale už nemá nárok na kompenzační úrok. Mně to přijde nespravedlivé a nesprávné, protože daňový poplatník toto nemůže ovlivnit. To je prostě rozhodnutí státu. Na tuto nerovnost upozornil i Nejvyšší správní soud a já tuto nerovnost chci zrušit právě tím svým pozměňovacím návrhem. Proto i přes negativní stanovisko Ministerstva financí a rozpočtového výboru vás chci požádat i o podporu tohoto návrhu pod označením J2. A poslední návrh, ke kterému se chci vyjádřit, je návrh, který je alternativně pod označením J3, J4. Jedná se o to, že rozsah, množství a struktura dat, které vyžaduje Finanční správa od daňových poplatníků na daňových formulářích, tak tento rozsah, množství a struktura dat by měly být dány zákonem či podzákonnou normou, protože z neposkytnutí těchto dat vyplývají sankce a neúčinnosti podání. Dnes si rozsah a podobu dat vlastně libovolně určuje Ministerstvo financí či Finanční správa, což je ústavně nekonformní situace, na kterou upozornila i skupina senátorů, která se v tomto dokonce obrátila i na Ústavní soud. Můj návrh, který má podporu i Komory daňových poradců České republiky, navrhuje toto vyřešit způsobem, který je běžný v ostatních resortech, tedy vyhláškou, podzákonnou normou, a to proto, že podle legislativních pravidel vlády má tvorba vyhlášky svůj vlastní legislativní proces včetně meziresortního připomínkového řízení, kde se k tomu může vyjadřovat veřejnost včetně odborné ještě před vyhlášením takové vyhlášky. A proto prosím o podporu návrhu J3, resp. J4. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem G. Jedná se o liberalizaci domovarnictví neboli domácí produkce piva. Návrh obsahuje vlastně tři změny.

Podpořte prosím pozměňovací návrh především proto, že podle našeho názoru přijetím této legislativy legalizujeme současný stav, poněvadž domácí producenti piva ve většině případů tyto, řekl bych přehnané, požadavky stejně neplní. Děkuji vám za podporu.

Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vás tímto požádal o vaši podporu svých pěti pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku. Všechny mají de facto pozitivní vliv na veřejné finance, občany i státní úředníky. Rád bych především zmínil pozměňovací návrh M1, který prodlužuje lhůtu pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc a řeší další legislativní nejasnosti v této oblasti.

Rád bych zde přečetl tiskovou zprávu Komory daňových poradců k tomuto pozměňovacímu návrhu, která bohužel vyšla až po jednání rozpočtového výboru, který tak nemohl reflektovat dané stanovisko a nepřijal k tomuto pozměňovacímu návrhu usnesení: